Samozřejmě je na nás a já věřím tomu, že většinově z vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, chceme dospět k tomu, že postupně začneme republiku vracet do normálu, že budeme moct už i v nějakém blízkém časovém horizontu zrušit i nouzový stav.

Takže já vás tímto žádám o vaši podporu již v prvním čtení, abychom tento zákon nebo tuto novelu přivedli do života pokud možno co nejrychleji. Já myslím, že to je naším společným cílem všech zde, kteří sedíme v Poslanecké sněmovně a kteří komunikujeme s našimi voliči, kteří jsou tím neustálým prodlužováním nouzového stavu, řekněme, už lehce frustrovaní. Děkuji za podporu.

Meritum tisku je samozřejmě rozumné.

To, že občas může být situace velmi složitá, je také jasné.

Podle § 90 odstavec 5 bychom pokračovali tak, abychom schválili tento tisk v prvém čtení. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova?

Kdo je proti? Děkuji vám. Přítomno 90 poslanců, pro 62, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl schválen. Budeme tedy pokračovat, takže otevřu rozpravu, která je před námi předtím, než bychom pokračovali ve schvalování zákona. Je to rozprava podrobná, ve které můžeme navrhnout pouze změnu termínu účinnosti, případně další kroky. Pokud nikdo se nehlásí do této rozpravy, končím i podrobnou rozpravu. Není tomu tak.